Pan Arbuzov nebyl členem komunistické strany, byl to šéf Národní banky, byl členem vlády, a protože se někomu nehodil, protože nebyl zamotán do žádných tam zřejmých korupčních skandálů, tak prostě musel odejít a byl vyšetřován. Z tohoto důvodu musím říct, že Česká republika v minulosti udělila azyl několika členům bývalé ukrajinské vlády včetně bývalého ministra průmyslu a obchodu, včetně manžela bývalé premiérky a dalších. Mám tomu rozumět tak, že každý, kdo byl v těch vládách před nástupem současné vlády, by měl ztratit právo na azyl v České republice? To je vážný problém pro českou skutečnost.

Nikoli že od samého počátku té asociační dohody se postaví proti těmto zásadám, že je nebude dodržovat, a že naopak bude znemožňovat fungování normální politické scény. Že bude respektováno právo každého, rovné právo každého bez rozdílu na pohlaví, rasu, náboženství a politické přesvědčení. Je evidentní, že to se na Ukrajině neděje. Vzhledem k tomu, že pan premiér se ještě nedostavil, nechám si druhou část svého vystoupení o otázce plnění té asociační dohody ze strany Ukrajiny až na jeho příchod. Zatím děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tady máme staré vztahy s Ukrajinou.

Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Jednu pana poslance Komárka, který tu ale není, a potom pana poslance Mackovíka.

Pokud se bavíme o asociační dohodě s Ukrajinou, tak budeme hodnotit stávající stav, který na Ukrajině je. To znamená, že asociační dohoda, která je připravena, nerespektuje to, co Evropská unie vyžaduje na ostatních státech, které mají zájem asociační dohodu uzavřít. To znamená, Ukrajina v mnoha případech není tím ztělesněním toho, co Evropská unie chce, aby takový stát, který bude mít přístupovou nebo asociační dohodu, měl. Ukrajina v současnosti je na tom tak, že 40 % Ukrajinců vyjadřuje podporu současnému ukrajinskému vedení. To jsou oficiální údaje z oficiálních ministerstev současné vládní garnitury na Ukrajině.